Pokud jde o soudní řízení, které matka otevřela 10. prosince prostřednictvím svých advokátek, tak se jedná o tzv. nové řízení. Není to revize původního soudního rozhodnutí, to už se vrátit nedá.

Takovouto žádost, kdy se k tomu vyjadřují také hmotně zainteresovaní pěstouni, a také během času je otázkou, zda si děti už u pěstounů nezvykli, může podávat matka nebo rodiče každých 12 měsíců.